Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele paní ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro životní prostředí, paní poslankyně Berenika Peštová. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 55/4. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Vážený pane předsedající, vážené dámy, pánové, velmi krátce. Návrh předkládaného zákona, který je první ze dvou současně předkládaných zákonů regulujících environmentální dopad jednorázových plastových výrobků, zde byl v rámci druhého čtení velmi podrobně diskutován. A jenom mi stručně dovolte zopakovat, že cílem návrhu zákona je zajištění transpozice směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého právního řádu.

Ještě jednou všem děkuji za velice podnětnou a dobrou diskusi, garančnímu výboru za zpracování stanovisek a žádám o podporu k tomuto zákonu. Děkuji. Tímto tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Brabec. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, také jenom stručně, protože už jsem se vyjadřoval podrobněji v rámci druhého čtení.

Jsem rád, že se podařilo ten návrh, který připravila ještě naše vláda, obohatit ještě o některé pozměňovací návrhy, které dnes budeme schvalovat, a mohu říct, že mají i moji podporu. To znamená nepozlacovat, tak jak to udělaly v některých jiných zemích, tu evropskou směrnici, která nám celkem jasně říká, jakých plastových výrobků jednorázových by se měl ten zákaz týkat, ale k tomu ještě myslím vhodným způsobem byly navrženy pozměňovací návrhy, které zpřesňují tu normu a řekněme konkretizují některé podmínky například spolupráce mezi obcemi a výrobci nebo distributory těch jednotlivých výrobků.

Domnívám se, že existují pro drtivou většinu těch výrobků, které budou zakázány, už docela dobré alternativy, které jsou vhodné a které jsou daleko příznivější pro životní prostředí, pro naši přírodu. Takže i za mě, troufám si říct i jménem hnutí ANO, podpoříme tento návrh a podpoříme i pozměňovací návrhy. Tak já děkuji.

Já to odmažu.

Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, současně nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení, ani nebyly nyní v rozpravě přijaty žádné návrhy legislativně technické úpravy, tak navrhuji dle usnesení výboru pro životní prostředí následující proceduru hlasování: Za prvé budeme hlasovat o návrhu A1 až A9 společně jedním hlasováním. Za třetí návrhy B2 a B3 společně jedním hlasováním.

A za sedmé o návrhu jako celku.